Netýká se to jenom přírodních věd, ale také společenských věd a dalších.

Omlouvám se, děkuji. Zeptám se pana poslance, zda chce dát doplňující otázku? Přesně tak. Je to téma, které je určitě velmi podstatné.

Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Poprosím o odpověď pana ministra školství. Pane ministře, máte slovo.

Děkuji mnohokrát, pane ministře.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové.

Nyní poprosím o reakci pana ministra Víta Rakušana. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Vláda na to celé vyčlení z rozpočtové rezervy přes 300 milionů korun, přičemž 200 milionů teď mě, prosím, nechytejte za konkrétní přesnou částku, říkám tady zhruba ten poměr 200 milionů půjde na veškeré materiální, logistické náklady, které hasiči, ať už profesionální, nebo dobrovolní, do celého zásahu dali, tak jim to bude kompenzováno. V případě dobrovolných hasičů, a tady jsem měl spoustu dopisů z celé republiky, došlo kromě jiného k poničení jejich techniky a podobně, a i tady budou nutné finanční kompenzace, aby byli schopni dostát svým závazkům na obcích, kde slouží. Nutno říct, že dobrovolní hasiči tady předvedli fantastickou práci, a pokud srovnáme poměr profesionálních a dobrovolných, samozřejmě profesionální byli v těch nejtěžších terénech a věnovali se koordinaci celého procesu, ale těch dobrovolných tam vlastně bylo početně více, takže i na ně se samozřejmě bude myslet a částka přes 100 milionů korun bude určena přímo na odměny.

Tu informaci vlastně tady teď, v téhle podobě říkám poprvé.